12.

Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, já zopakuji jenom několik nejpodstatnějších věcí.

Pokud jde o projednávání tisku, byl poprvé zařazen na pořad 25. schůze naší Sněmovny, prošel prvním čtení, po jednání ve výboru byl doporučen pro druhé čtení.

Přijímáme tady mnoho návrhů zákonů a tento zákon se vyčerpal.